Děkuji, že to zaznělo. A mám, pane ministře, jeden jediný dotaz, prosbu o vysvětlení nebo dvě otázky.

To je ad jedna.

Děkuji.

Partnerem pro EIB by bylo Ministerstvo financí s tím, že následně by finanční prostředky poskytovalo Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Děkuji.

To je samozřejmá podmínka takového vztahu.

Děkuji za slovo.

Ostatní neinvestiční výdaje jsou důležitá položka, na které se rozhodně nevyplatí šetřit.

Takže doufejme, že to vyjde.